Nicméně to je ještě horší než sektorová daň, to, co navrhují paní ministryně a vláda jako celek.

Chápal bych názor vlády, která by chtěla...

Samozřejmě nejlepší je to zrušit úplně. Taky bychom ho podali, ale nemá cenu soutěžit, kdo ten návrh podá, kdo byl první, kdo druhý. V této chvíli chci nabídnout paní ministryni politický kompromis, protože si myslím, že jeden z pozměňovacích návrhů představuje politický kompromis, který částečně daní ty technické rezervy, ale současně neohrožuje tu nejcitlivější oblast, kterou jsou peníze klientů a budoucí výplatu klientům.

Vždy v České republice byla vyňata z potenciálního zdanění.

Jako obvykle ten zákon projednáváme pozdě.

Otázka je, v jaké podobě. A oblast pojišťovnictví je opravdu v podobě, která je nebezpečná. Tak já vám říkám za budoucí vládu, že my ty peníze nechceme. Takže netvrďte, že děláte dobrý skutek pro naši vládu, že vy nám tam přinesete nějaké dodatečné daňové zdroje. A pokud ano, mysleli jste to hezky, děkujeme pěkně, tento dárek odmítáme, protože je to na úkor občanů, klientů a pojišťoven. Anebo jste to nemysleli vážně a těšíte se, jak ty peníze utratíte vy. I za tu cenu, že bude nižší stabilita segmentu pojišťovnictví, i za tu cenu, že bude hrozit odliv financí, zisku, dividend. Ale taky hrozí odliv těch mozků, těch špičkových odborníků, těch pojistných matematiků.

To znamená, já tomu ani fiskálně nerozumím, tomuto řešení. Na první pohled vypadá 10 miliard jako částka, která je pro státní rozpočet zásadní.

To znamená, jedno procento je 16 miliard, takže 10 miliard je méně než jedno procento, rozvinuto do dvou let je to méně než půl procenta. Není to nic, co by ten rozpočet ohrožovalo, naopak to ohrožuje ten sektor. Takže za občanské demokraty říkám, že budeme podporovat jak úplné vypuštění této části zákona, tak i ten kompromis, to znamená vyjmutí oblasti životního pojištění. To znamená, oblast životního pojištění by ohrožena nebyla a nebyly by ohroženy budoucí výnosy klientů, to znamená našich pojištěných občanů. A říkat, že se to neprojeví na klientech, na ceně, na budoucích výnosech, prostě není realistické a není poctivé.

A naši voliči, abych to řekl úplně přesně.

My jsme na rozpočtovém výboru přijali pozměňovací návrh, poměrně těsným hlasováním, to je třeba říct, kdy vlastně všichni hlasovali proti hnutí ANO, pokud si dobře vzpomínám.

Já to nijak nezpochybňuji. Nicméně klíčovou věc tady řekl pan poslanec Bartošek. Kdo z vás tady seděl v minulém volebním období a pamatuje si projednání nového, moderního, evropsky srovnatelného zákona o hazardu a teď to nemyslím ironicky tak ví, že část opozice, například občanští demokraté, ten zákon podpořili, protože na něm ocenili zejména jeden prvek.

Mimo jiné těm, kteří zneužívají sociální dávky. My jsme dokonce byli pro širší zamezení, aby ti, kteří dostávají dávky od společnosti, je nemohli utratit v hazardu.

To jste nás doběhli.

Kdy byl schválen ten zákon?

Čtyři roky zpoždění u dobré věci, kterou podpořila i opozice. Tehdy vznikl nějaký politický kompromis na daňových sazbách. Není důležité, co je na začátku legislativního procesu.